Ten návrh přece není vůbec o tom, že se mají upravovat nějaké úseky dálnic, aby se tam mohla zvýšit rychlost.

Ale já jsem se přihlásil do rozpravy k jinému bodu.

Když jsem se pídil po tom, proč mi to uniklo a proč se to vlastně navrhuje, tak jsem zjistil, že změnu paragrafu navrhl bývalý ministr dopravy přímo na vládě, tzn. znění neprošlo vůbec připomínkovým standardním řízením a zcela nelogicky a nezvykle ministr ke svému vlastnímu návrhu až v průběhu projednávání na vládě podal pozměňovací návrh.

Ve stávajícím znění se říká, že např. stát může převést správu silnic, které vlastní, a údržbu na jinou osobu, pokud bude postupovat podle zákona o veřejných zakázkách a pokud sjednaná cena bude odpovídat cenovým předpisům. Existuje dlouholetý spor, který jsem vedl já, všichni mí nástupci i pan ministr např. o zimní údržbě silnic první třídy, kdy Ministerstvo dopravy a stát logicky chce soutěžit, některé soutěže máme za sebou a dochází ke snížení nákladů státu, a kraje to chtějí mít z ruky přes příkazní smlouvy. Nikdo nebrání tomu, aby krajské příspěvkové nebo obchodní organizace, které vlastní stát, se do té soutěže přihlásily, a pokud vyhrají, není žádný důvod, aby to nedělaly.

Současně chci říci, že platí naše slova z druhého čtení, že návrh zákona budeme podporovat, že budeme podporovat pozměňovací návrhy, které schválil a podpořil garanční hospodářský výbor.

Není to ale věc, která by úplně zabraňovala přijetí tohoto návrhu zákona. Děkuji za věcné posouzení této otázky a myslím si, že pokud stát v okamžiku, kdy dává peníze na dvojky a trojky, říká, že chce být účasten výběrových řízení na výdej těchto peněz, a je to správně, tak si myslím, že stát by současně neměl umožnit některé činnosti provádět bez soutěže. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Petr Kudela, připraví se pan poslanec Adamec. Dobrý den.

Na projednávání tohoto zákona mě zarazilo, že Ministerstvo dopravy v průběhu projednávání k některým pozměňovacím návrhům změnilo své stanovisko. Tuto změnu odůvodňovalo projednáním se Svazem měst a obcí, a proto projednávání materiálu na hospodářském výboru bylo ovlivněno právě stanovisky Ministerstva dopravy. Konkrétně chci reagovat na to, že novelou a pozměňovacími návrhy bereme Policii České republiky možnost vydat závazné stanovisko ke změně dopravního značení.